Děkuji, pane poslanče.

Prosím, pane poslanče. My už v současné době jsme měli všechny tyto věci zastropované. Byla hodnota, přes kterou se více neplatilo v tom roce, objemy prostředků byly limitované časově.

protože nemusí nic platit, tak tam zůstávají.

Děkuji. S další faktickou paní poslankyně Soňa Marková. Prosím, paní poslankyně.

A navíc bych podotkla ještě jednu věc. Všechny ostatní poplatky se do limitu nezapočítávaly, tedy vlastně nebyly součástí toho limitu.

Takže prosím, nelžeme si tady a neříkejme věci, které nejsou pravda. Děkuji, paní poslankyně, za dodržení časového limitu. Ještě tady mám faktickou poznámku pana poslance Votavy. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já bych jenom v reakci na pana kolegu Svobodu, který řekl, aspoň jestli jsem to tak dobře zaznamenal, že pokud jsou zrušeny poplatky v nemocnicích, tak samozřejmě pacient tam velice rád zůstává.

Děkuji panu poslanci. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, my jsme tady slyšeli poměrně velkou rozpravu na téma poplatků. Zaznělo tady nadužívání nebo zneužívání péče například praktických lékařů.

Další věc. Nedovedu si představit, že by nenarozené dítě mělo platit poplatky nebo že by jeho rodiče nebo dítě potom to měli nějakým způsobem doplácet, když pravice nám tady sděluje, že ty poplatky jsou regulační. My regulujeme nenarozené dítě proti čemu? My ho už předem dáváme do fáze, že zneužívá nebo nadužívá zdravotní péči? Nemůžeme jednou říkat, že to jsou regulační poplatky, potom říkat, že s nimi regulujeme, nebo nahrazujeme stravu v nemocnicích. Poslední věc, kterou chci říci: Poplatky by se měly zrušit celoplošně, protože jenom předčasné volby zabránily tomu, aby poplatky nebyly ještě vyšší, to znamená ne 60 a 100 korun, ale daleko vyšší. A nedovedu si představit, že by důchodci s příjmem, který mají teď, dokázali platit třeba pětistovku za jeden den pobytu ve zdravotnickém zařízení. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobrý večer, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Jako lékař, který opravdu v té nemocnici pracuje, musím říci, že se opravdu mýlí.

Druhá věc je, když tady bylo zmíněno, že se zruší všechny poplatky, tak doufám, že často v době, kdy vídáme zneužívání lékařské služby první pomoci a ústavní pohotovostní služby, nebudeme do budoucna rušit poplatky za tyto služby. Třetí věc. My se bavíme o poplatku, ať ho nazýváme poplatek za hotelové služby, za stravu, nebo za regulaci, který a musím vám to říci, protože se s těmi lidmi vídám v nemocnici, ve své ambulanci je vnímán, nebo byl vnímán jako nejméně kontroverzní poplatek.

Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu. Další přihlášený s faktickou je pan poslanec Svoboda, poté pan poslanec Bendl a poté pan poslanec Jakubčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte, abych vaším prostřednictvím oslovil kolegu Votavu. Každý muž je přesvědčen o tom, že rozumí řízení auta, že řídí nejlépe.

Stojí to další a další peníze. Hospitalizaci on dokáže natahovat o celou řadu dnů. To je bohužel fakt.

Protože pokud tam ta možnost regulace nebude, tak to prostě fungovat nebude. Děkuji panu poslanci. Prosím pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Oni dělají to, k čemu jsou předesláni.